Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Podepsali všichni poslanci, kteří jsou svým původem ze Zlínského kraje, podepsali zástupci všech poslaneckých klubů.

Myslím, že tam čekají, dneska možná výjimečně velmi rádi, protože doufají v pozitivní výsledek dnešního hlasování.

Činnost Integrovaného záchranného systému následně omezila život obyvatel ať už v té nejintenzivnější formě evakuací, zákazy obdělávání pozemků, zákazy vstupu na pozemky a tak dále.

Kdybychom postupovali podle standardních zákonů, tak u obyvatel by se jednalo o soukromoprávní žaloby.

Snahou tohoto zákona je také dospět k co nejrychlejšímu efektivnímu řešení, aby pomoc byla účinná, musí být co nejrychlejší.